Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Václav Zemek.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 678/5. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.